Sám osobně hovořím za variantu číslo 1, ponechání současného stavu, protože kázeň řidičů není.

Za 30 let jsem nikdy neporušil rychlost jízdy, a pokud se tak budou chovat všichni ostatní, není potřeba mít radary. Ale sami si řekněme, sami si řekněme, že pokud ty radary nebudou a zrušíme je, že tu nohu na pedál určitě přitlačíme. A nikomu z vás bych nepřál, nikomu z vás bych nepřál, abyste museli jít někdy někomu oznamovat, že jejich potomek, jejich blízký se už nevrátí, protože zemřel při dopravní nehodě. Vyšetřovatele dopravních nehod jsem dělal tři roky a vím, o čem to je. Dodnes se některým lidem vyhýbám. Takže vážené kolegyně a kolegové, než se necháte zase někým zlobbovat a budete říkat paráda, nebudou měřit, ti zlí strážníci, tak taky myslete na to, že po silnicích, po ulicích chodí vaše děti, vaši rodiče, vaši blízcí. A smrt každého člověka, který zemře pod koly nezodpovědného řidiče, by mohla být i díky vašemu rozhodnutí. Takže vás budu žádat v rámci třetího čtení o to, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, ke kterému se pak ještě přihlásím v další rozpravě.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Já se musím důrazně ohradit proti tomu, co tady řekl můj předřečník ohledně toho, že by výbor pro bezpečnost měl být zlobbován nějakými organizacemi, které prodávají radary. To je naprostý nesmysl a možná by bylo dobré, kdyby na obhajobu výboru pro bezpečnost vystoupil i předseda tohoto výboru pan Váňa.

Já navážu na to, co tady bylo řečeno při projednávání služebního zákona. Pokud by skutečně byl dostatečný počet policistů České republiky, speciálně v hlavním městě Praze, tak by se městská policie mohla věnovat tomu, k čemu byla ze zákona určena, tedy k zajištění veřejného pořádku. To, že městská policie musí v řadě obcí, Prahu nevyjímaje, dělat agendu za Policii České republiky, to je systémově špatně.

Takže já v tomto ohledu žádný problém s tím, aby toto oprávnění městské policii alespoň prozatím zůstalo, , protože těch státních policistů je málo, ale musela jsem vystoupit, protože skutečně se mi nelíbil tón pana Ondráčka, který nás tady hází do jednoho pytle jako nějaké lobbisty organizací prodávajících radary. Všechno faktické poznámky.

No je to pravda, tohle! Prostě tak to je.

To je taky realita.

Takže dneska už samozřejmě to běží, řekl bych, ve standardním režimu. Na druhé straně já také nejsem pro zakázání v této době měření městskou policií.

Omlouvám se, děkuji. Pan poslanec Váňa. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já možná vysvětlím to nedorozumění mezi kolegy. To jsou ti, co nechtějí radary. To byla zjevná nadsázka, samozřejmě. A jenom věcně. Výbor pro bezpečnost přijal komplexní pozměňovací návrh, ve kterém říká, že by se mělo omezit právo pro obecní policii měřit pouze na území své vlastní obce. Nezakazuje se tedy žádným způsobem vykonávat to základní, co je smyslem městské policie, obecní policie, tedy působit na úseku veřejného pořádku ve své obci, která ji zřizuje. A ta debata není o tom, jestli je potřebné měřit, nebo není potřebné měřit. To je logické. Ale bavíme se o tom, a o tom je ta diskuse, zda městské a obecní policie mají působit na území svých vlastních obcí, anebo zda mají vyjíždět do širých dalekých krajů a tam potom třeba právě měřit rychlost v jiných obcích, dokonce v jiných krajích. A to je ta otázka, která je základní. Po konzultacích s vedením v podstatě všech velkých městských policií, tedy kolegia ředitelů městských policií statutárních měst, i po konzultacích s Ministerstvem vnitra jsme dospěli k návrhu toto omezit pouze na území v těch jejich vlastních obcích. Na druhou stranu zájem z obcí o tuto službu je tak veliký, že samozřejmě by bylo možné akceptovat i tu variantu, že to tedy nyní omezovat nebudeme. Po něm pan poslanec Ondráček. Dobré odpoledne všem. Já už nebudu říkat nic o lobbování, o měření. Jsem rád, že předseda to na závěr řekl, tak jsem domluven i s panem ministrem jako zpravodaj. Chtěl bych vám říct, že jsem rád, že se nestrhla lidová tvořivost a že otevření pětsetpadesáttrojky pro starosty všech měst, což jste tady napříč, je hlavně kvůli tomu, aby strážníci nechodili na proškolení každé tři roky, nervovali se, ale posunulo se to, každých pět let. To je základ. Aby obce v uvozovkách ušetřily za to proškolení, starostové si to ohlídají. A to měření rychlosti prostě jenom tak vyplynulo. Ale pan ministr mi tady řekl, já jako zpravodaj na svoji čest vám říkám, že v rámci garančního výboru budeme projednávat.